Dobrý den. Děkuji za slovo. Dovolte, abych k tomuto bodu řekl také stanovisko hnutí SPD. Dovolte, abych využil této příležitosti a podpořil zde přednesený návrh. Náš klub a naše hnutí SPD považuje Stát Izrael za příklad země, která jasně a důrazně hájí své národní a bezpečnostní zájmy. Izrael čelí dnes podobným problémům a hrozbám jako evropské státy, na rozdíl od evropských zemí má však plnou suverenitu těmto hrozbám čelit. Protiizraelští aktivisté podporující projekty globalismu a multikulturalismu považují samozřejmě Stát Izrael v jeho současné podobě za nepřijatelný. Není bohužel výjimkou, že protiizraelské aktivity jsou velmi často podporovány z prostředků Evropské unie. Já i klub SPD považujeme tento návrh stanoviska za správný a podpoříme ho ve všech bodech. Děkuji. V tuto chvíli je přihlášen jako první pan poslanec Leo Luzar. Vidím, že z místa se hlásí pan poslanec Veselý. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, opět se nám na program dostává politický bod. Politický bod, který je předkládán mimo konzultace, mimo informace, s tím, že jeden z politických klubů chce využít atmosféru a náladu k prosazování svého jména. Považuji to za špatné. Ale chápu, co kolegy ze strany lidové k tomu vede. My nemáme ten text, který chcete prosadit. Nikdo nám ho nedal. Nejsme s ním seznámeni. Neměli jsme čas ho konzultovat, popřípadě upravit a žádat změny v tomto textu. Proto považuji v prvém kroku tohleto za špatný postup.

Vždyť my sami se podílíme na nálepkování jiných států stejnou měrou, kterou teď se snažíte obhajovat vůči Státu Izrael. A vlastně ze stejných důvodů, když to takhle vezmeme, protože je skupina lidí, která ať Stát Izrael, ať stát Rusko vnímá velice negativně a říká, a dobře jim tak a třeba jim dát sankce, třeba je hospodářsky přinutit, aby. A za to aby si dodejte tečky a dejte si tam své důvody, které vidíte v rámci Izraele. Ale výsledek je stejný.

Okupuje území upozorňuji. Tady to vadí.

Bavme se o náladách, vyčleňování ze společnosti určitých skupin lidí, a nejenom o původ, rasu, náboženství.

Ale to, co jste řekl na začátku, je opravdu, a znovu opakuji, určitá politická licoměrnost. Chápu, že Izrael je vám blízký. Zkuste tedy ale měřit stejným metrem vůči všem národům. Zkuste odsuzovat stejné metody a praktiky hospodářského embarga, jako se snaží někdo uplatnit vůči Izraeli, tak vůči ostatním státům, protože již prezident Zeman jasně říká, že ekonomická embarga nevedou k cíli. Ano, nevedou k cíli. A použiji tady jeho slova, protože uvalení ekonomického embarga hlavně postihne ty občany, a ne to zřízení, proti kterému bojujeme. Postihne ty, kterých se dotkne. A když mi ukážete a předložíte ten návrh usnesení, který opravdu nemám. Mám zde jednu faktickou poznámku. Nebo možná je to špatně jenom... Takže ruším. S přednostním právem pan předseda Kalousek, poté s přednostním právem pan ministr Zaorálek. Děkuji za slovo. Jenom krátké poznámky k mému předřečníkovi. Chtěl bych ho ujistit, že každý bod, který tady projednáváme, je politický, protože všechny návrhy podléhají našemu politickému rozhodnutí.

Upřímně řečeno, byl bych skutečně překvapen, kdyby se snad poslanecký klub KSČM chystal k podpoře tohoto návrhu. Jeho dlouhodobá stanoviska vůči Státu Izrael jsou zcela konzistentní a asi to všichni přežijeme. Nicméně hlasovat o tomto návrhu Poslanecká sněmovna má.

Děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv. Uvidíme.

Faktická poznámka pan předseda Kováčik. Pane ministře, musíte ještě chviličku počkat. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové. Rád bych poprosil vaším prostřednictvím, pane předsedo, ctěného pana kolegu Kalouska, aby nepředjímal rozhodnutí klubu KSČM. A nám všem ostatním já vím, že to víte ale jen jemně připomenout, že na počátku vzniku Státu Izrael velmi rozhodujícím způsobem stála také pomoc tehdy z vašeho pohledu komunistického Československa. Nic není úplně černé ani úplně bílé. A naše rozhodnutí a naše vystupování při použití svobody slova, připomenu, je vázáno také tím, že chceme, aby se měřilo všem stejně. A my Stát Izrael respektujeme jako stát, který je členem Organizace spojených národů, je spojencem České republiky.

Děkuji. A je zde několik dalších faktických poznámek, které vyvolalo vystoupení. Všechno faktické poznámky.